Škoda, že pan zpravodaj nezmínil, že tou fyzickou osobou je také politik.

To, že si vyřizují dva komunální politici Karlovarského kraje nějaké účty a používají k tomu orgány činné v trestním řízení, je pro mě svinstvo.

Podává trestní oznámení, OK. Policie jsem myslel, že má trošku vyšší práh citlivosti a schopnosti, ale zase jak znám policii a vnímal jsem vystoupení pana místopředsedy Okamury.

Já bych samozřejmě velmi uvítal, kdyby takový státní zástupce byl ten hrdina, který vytáhne nebo si zasurfuje nebo si požádá své lidi na státním zastupitelství nebo zadá policii, aby si našel ty články, o kterých se zde hovořilo, o invazivních druzích, a zmínil to pan předseda výboru pro bezpečnost Radek Koten, kdy Jiří X. Všecko v klidu, všechno v tichosti. Můžete si to tam najít, přečíst.

Je to zase věc ze 6. 10. 2017, která byla zveřejněna, která vyšla. Žádná z těchto kauz nebyla orgány činnými v trestním řízení prověřována, natož vyšetřována.

To je informativní věta. A pak samozřejmě ten myšlenkový pochod paní kolegyně, že muslimští migranti také nejsou původními obyvateli Evropy atd.

A to je věc, které já se velmi děsím. Děkuji a budu hlasovat proti vydání. Tak pane poslanče, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně, pane ministře a vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte, abych se tady trošičku zamyslel nad obviněním kolegyně Karly Maříkové. A jestli dovolíte, tak já ten naučný slovník budu citovat také.